Ty dosavadní vlády nás úplně... to tady nechaly rozkrást.

Ale to jsou přesně ty věci, co navrhujeme.

Ten skutečně, aby to skutečně pomohlo lidem, navrhujeme. O tom bychom tady mohli hovořit dlouze.

Ale tento návrh jsme dali v minulém volebním období a tenkrát Babišova vláda nám na to odepsala: Ale to je proti Evropské unii. No, tak to je teda super.

A ještě tady slyšíme od ministra Jurečky, od vlády slyšíme, že chtějí zvyšovat českým občanům daně, a pro SPD nepřijatelné a jsme zásadně proti tomu, aby se zvyšovaly daně českým občanům a českým firmám.

Sněmovna o tom hlasovala, zamítli jste nám to.

A slyšíme dobře zákaz vývozu energie. To znamená mimochodem, opatření začne platit od srpna a má zemi připravit na nadcházející zimu. A co dělá totálně neschopná, Evropské unii a Německu zaprodaná česká vláda Petra Fialy?

Tak kde to jsme? Kde to jsme?

Tak jak to chcete řešit? To je prostě jeden problém za druhým, který se tady absolutně neřeší.

Takže vůbec se to neřeší a vůbec na tyto otázky není odpověď. Maďarsko k tomu přistupuje opravdu z gruntu. Ale tady vůbec nějakou diskusi nebo nějaké návrhy ze strany vlády na toto téma neslyšíme.

Teď se bavím o nějakém systému, o nějakém razantním systémovém řešení. To tady nikdo neříká, že oni je nemají, nebo někdo je má a někdo nemá a že tady dávám špatné příklady.

Mě zajímá udržet dobrou životní úroveň českých občanů a v krizi opravdu je potřeba myslet v prvé řadě na české občany.

My jsme naopak odmítali závislost na Rusku.

Nepostará se! Vždyť to všichni vidíte! Ve finále se musíme postarat... Ale v krizi, ať jsme to viděli u dodávek materiálu, u covidu zkraje té krize, anebo to vidíme teď, tak se stejně každý musíme postarat sami o sebe.

K čemu to je, takovéhle vztahy?